Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu se snažit být stručná. Jedná se o další mezinárodní dohodu, která upevňuje právní postavení a působení českých investorů v Íránu.

Sjednání dohody navazuje na uvolnění finančního režimu v Íránské islámské republice. Postupné odstraňování obchodních překážek usnadňuje českým investorům působení na íránském trhu a umožňuje včetně možnosti využití systému řešení sporu prostřednictvím mezinárodní arbitráže.

Dohoda obsahuje všechny standardní záruky a principy ochrany investic.

Zastupitelský úřad České republiky v Teheránu informoval Ministerstvo financí, že text dohody byl schválen íránským parlamentem. Sjednání dohody je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky.

Děkuji za pozornost. Děkuji, paní ministryně. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. S tak vynikajícím předřečníkem skutečně už mně nezbylo mnoho co dodat, to byl skutečně perfektní výkon, vážím si té věcnosti. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jedná se v tomto případě o standardní smlouvu, která upravuje obchodní styky a usnadňuje komerční činnost mezi Českou republikou a Íránem, který, jak víte, je tradiční obchodní partner Československa a následně České republiky už od roku 1920, kdy Škodovka dodávala první ocelové konstrukce na železniční mosty.

Je to dokument, který nemá žádný politický vliv, je to čistě komerční záležitost, a proto vás všechny zdvořile žádám, abyste ho podpořili.